To znamená, já bych vás chtěl požádat, abyste přestali rozdělovat společnost, abyste přestali lhát a útočit na ostatní.

A znova tady zopakuju, že veřejnost se musí připravit na to, bohužel, že místo abyste pracovali pro občany, budete dál útočit na SPD a dál o nás lhát a pomlouvat nás všude možně.

To by měla být vaše práce.

Takže vy opravdu přicházíte ty občany strašně draho, a to dokonce i vaše voliče. Protože kdyby tady byla jiná vláda, tak by nakupovali levněji. Samozřejmě je zároveň potřeba udělat škrty, ale ty vy nechcete udělat. No proti tomu vy jste tady ale v loni v létě hlasovali. Alespoň to malé ponížení, které prošlo, tak prošlo hlasy poslanců SPD, ANO a dvou poslanců jiné strany, která tady už není. Už víme proč.

Ale to už proběhlo všemi médii a už je to jasné. Takže už víme, proč jste hájili a proč hájíte solární barony, když druhou největší vládní stranou je strana, jejíž činnost sponzoruje právě člověk, který má solární byznys. Takže to je úplně jasné.

Tady může být úspora až miliarda korun.

Ale tak jako tak je to obrovská částka, která by se samozřejmě hodila. My jsme navrhovali a navrhujeme přeskupit tyto peníze na pomoc lidem ohledně zdražování.

A už je půl roku po volbách. Vždyť je půl roku po volbách.

Znovu vyzývám vládu, aby představila plán, jakým způsobem chce řešit současnou situaci, a to jak rozpočtově, tak z hlediska zdravotního systému, tak z hlediska školského systému, tak z hlediska situace na trhu práce, a také situaci kolem zdražování. Ale tím, že útočíte na opoziční strany a lžete o nás, tak tímto stejně tyto otázky neodvrátíte.

Tam já si beru příklady.

Je to přesně ten model té přímé odpovědnosti. A je to země, kde je mimořádně vysoká životní úroveň, lidé jsou hrdí na svou zemi a mají k sobě kladný vztah.

Když něco řeknete, aby to bylo podloženo důkazy.

Vím, že někteří vládní politici docházejí na americkou ambasádu.